Naše jednání s maďarskou stranou o rychlé a dobré a kvalitní lustraci začalo to fungovat. Trochu bych zpochybnil to rychlé, ale oproti těm původním procesům, kdy nám Maďaři ze sto lidí příchozích sem řekli, že duplicita je v jednotkách případů, tak dnešní číslo je takové, že z padesáti lidí, kteří prošli maďarskou lustrací, máme dvanáct, kteří dvojí občanství mají. To už je relativně slušný záchyt a ukazuje se, že tento způsob, který jsme nastavili s maďarským ministrem vnitra a pan policejní prezident se svým protějškem, začíná fungovat. A stále jenom poslouchat věty o tom, že nám chybí ta přesná představa.

Neříkejte už tady, prosím, že to není žádné strategické plánování ani rozhodování. Od začátku ti lidé registrováni byli. Pokud neměli doklady, neměli řádné doklady, my víme, kdo je na území České republiky. Jediný problém, který nám tady vznikl, je ten, že mnozí ti lidé se samozřejmě přesouvali a nesplnili si svojí povinnost toto nahlásit, anebo Českou republiku opustili.

Děkuji panu hejtmanovi, jehož vystoupení si cením, protože ohodnotil i některé prvky pozitivně, a to je například vznikající dashboard, který nahradí všechny požadované systémy toho, jestli přijde milion uprchlíků nebo přijde 500 000 uprchlíků, protože ten nám vytváří jednotlivé lokální modely a bude nás informovat do velké míry podrobnosti o počtu uprchlíků v jednotlivých částech České republiky do rozlišení na jednotlivé obce. Samozřejmě, data se sbírají, data se v téhle chvíli precizují, ale představa, že mohla být od začátku bezchybně, anebo s nějakou chybovostí v jednotkách procent v systému, je opravdu zcela iluzorní, a pokud se tady oháníte jinými zeměmi v různých výších dávek, tak si to zjistěte. Zjistěte si, kolik ty jiné země mají povědomost o tom, kde přesně se uprchlíci z jednotlivých zemí nacházejí. Česká republika v tom rozhodně není horší, ba si myslím, že je v první třetině v rámci přehledu toho, kdo kde se v České republice nachází a kdo je na jejím území, protože jsme to od začátku kontrolovali a registrovali.

Já se nebudu zabývat tím, jestli prezident Zelenskyj na základě nějakých jejich vnitřních pravidel někomu vezme nebo nevezme občanství. Přistupuji k problému podle evropské legislativy, kterou jsme implementovali. To je lex Ukrajina, který jasně definuje, kdo má nárok na dočasnou ochranu v České republice.

To nám opravdu nepřísluší, byť mě k tomu od začátku vyzýváte.

Ano, můžete mně říkat, že v jednotkách procent muži narostli, to je pravda, ale v zásadě procentuální model, ve velkých číslech 70 % a nějakých 40, 45 % dětí, odpovídá tomu stavu v podstatě stále, ale stále stejně. Já si opravdu nemyslím, že vláda zareagovala pozdě. Já vím, že to musíte říkat, musíte o tom mluvit, ale my reagujeme přece na vývoj, který tady v České republice je, reagujeme na to, že je potřeba humanitární dávku změnit, zpřísnit, že je potřeba zpřísnit registrace, a přicházíme se souhrnnou novelizací zákona. Nebudeme sem chodit do Poslanecké sněmovny co čtrnáct dnů s nějakým novým zákonem, vždycky shromáždíme soubor z jednotlivých ministerstev, napříč jednotlivými gescemi, a přijdeme s balíčkem, který tady představíme.

Tady zcela konkrétní odpověď pro paní místopředsedkyni. Čekáme na potvrzení dánské strany, zda nám poskytne 500 kusů modulárních jednotek. Dánové nám to přislíbili. Dokud nám Dánové neodpoví, a my tu odpověď očekáváme v nejbližších dnech, nebudeme objednávat a kupovat žádné další a vynakládat tak peníze ze státního rozpočtu, když můžeme dostat 500 takových ve vysoké kvalitě od Dánů, jak nám oni také přislíbili. Jinak pro paní místopředsedkyni MPO už shromáždilo seznam výrobců těchto modulárních jednotek, to všechno máme připraveno, máme případně připraven přímý nákup některých pro ty zbylé i výběrové řízení na jejich nákup, abychom nebyli označováni, že nějakým způsobem zneužíváme nouzového stavu.

Můžete se bavit o tom, jestli by byly lepší modulární jednotky nebo nebyly, ty stany jsou ovšem velmi kvalitní, nejsou to nějaké stany, do kterých by zatékalo, nebo tam byla zima, a myslím si, že v současné době jsou dostačující. Ty modulární jednotky se nám můžou hodit třeba v měsíci září, když bude v nějakých regionech potřeba doplnit nějakým improvizovaným způsobem kapacitu třeba školek a podobně. Mimochodem, takové montované školky už se tady objevovaly dávno před válkou i pro potřeby českých dětí v regionech, kde to prostě byla potřeba, a do té doby my to budeme mít připraveno. Tak já nevím, kam se ženeme.

Je to jeden z bodů jednání, abychom se podívali na nějaké srovnání hladiny sociálních dávek v jednotlivých zemích. My se stále srovnáváme s Polskem a Maďarskem. Ano, tam jsme výše. Pokud ovšem srovnáme Rakousko a Německo, tam výše nejsme. Takže to není tak, že bychom byli magnetem, jak jsme tady několikrát slyšeli, jenom kvůli výši té dávky jako takové.

Dočasná ochrana také se ptala paní místopředsedkyně a její evidence v rámci EU: budu mít blízkou informaci zítra. Moc doufám, že to bude velmi brzy. Potom ještě jedna konkrétní informace, kterou jsem si tady zjišťoval a budu citovat odpověď od lidí, kteří to vytvářeli: první humanitární dávka vyplácena zpravidla bezprostředně po udělení dočasné ochrany, druhá a další dávky jsou již podmíněny faktickým pobytem na území ČR. Důvodem je časový odstup od udělení dočasné ochrany a zvýšená mobilita osob po Evropské unii nebo zpátky na Ukrajinu. Chceme tak zamezit vyplácení dávek osobám, které se v České republice nezdržují.